Do budoucna tedy postačuje, aby předmětná věc, kulturní statek, byla označena nebo vymezena členskými státy jako národní kulturní poklad umělecké, historické nebo archeologické hodnoty v souladu s článkem 36 Smlouvy o fungování Evropské unie. Nebude již současně platit podmínka, že musí být součástí veřejné, nebo jiné sbírky muzeí, galerií, archivů nebo knihoven, ani nemusí náležet do stanovených kategorií nebo splňovat kritéria stáří či finanční hodnoty podle přílohy, která se v této souvislosti současně zrušuje. Národní kulturní poklad vymezuje již stávající znění ustanovení § 2 odst. 3 zákona. Další změny spočívají v prodloužení některých lhůt, například pro ohledání kulturního statku ze dvou na šest měsíců, pro podání žaloby u příslušného soudu v členském státě z jednoho roku na tři. Současně se pro vzájemnou spolupráci členských států při navracení nezákonně vyvezených kulturních statků zavádí možnost komunikace s využitím systému pro výměnu informací o vnitřním trhu, to je takzvaný IMI systém. Návrh zákona byl dne 3. září 2015 projednán ve výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu, který k němu neměl připomínek. Navrhuji proto, aby Poslanecká sněmovna tento návrh zákona schválila. Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu ministrovi za jeho úvodní slovo. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu jako garančnímu výboru. Nyní prosím, aby slovo dostal zpravodaj tohoto výboru pan poslanec Roman Procházka a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedající. Přečtu vám usnesení výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu po odůvodnění náměstkyně ministra Petry Smolíkové za Ministerstvo kultury, zpravodajské zprávě poslance Procházky a po rozpravě

III. pověřuje zpravodaje výboru poslance Procházku, aby toto usnesení přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny; IV. pověřuje zpravodaje výboru poslance Procházku, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy. Já děkuji panu zpravodaji za jeho zpravodajskou zprávu. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Zahájím rozpravu podrobnou, do které se jako první přihlásil pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji. Já opětovně děkuji za slovo. Přihlašuji se k pozměňovacímu návrhu, který je vložen do systému pod číslem 2919.

Děkuji za pozornost. Děkuji panu poslanci Procházkovi. Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Neeviduji ani návrh na vrácení ani návrh na zkrácení lhůty. Končím tedy druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.